Ptám se zde na plénu Sněmovny, protože věřím, že ve Sněmovně smím beztrestně hovořit o politice v českých zemích, a chci jasnou odpověď, podle jakých pravidel se v České republice bude řešit problém imigrace a s ním související rozvoj islámu v České republice.

Dámy a pánové, žádám zde, právě na plénu Sněmovny, jasné odpovědi.

A doufá, že islám nebude ze svobody vyznání vyloučen. Já doufám, že křesťanství bude mít v České republice větší práva než islám. Já doufám, že islám nikdy v České republice vyšší práva církví dle zákona o církvích nezíská. A chci jasnou odpověď pana ministra, zda mě i ostatní se stejným názorem chce za to kriminalizovat.